Podstatou pozměňovacího návrhu Senátu je zrušení problematického parametru, kdy obce získávají 30 % výnosu z daně příjmu fyzických osob z přiznání. A není pravda, co tady říkal pan poslanec Bendl, že Sdružení místních samospráv to nechce.

Tento motivační prvek skutečně neplní roli, která mu byla původně určena.

Toto stanovisko opírám o naši programovou zásadu rovnosti všech obcí. Takže není to pravda. A kdysi ten motivační prvek byl plus 8 miliard a dneska je jednu miliardu a navíc je to na náhodu. Takže není to pravda, že by to obce nechtěly. Obce to podporují.

Ano, byl rozpočet, já jsem tady seděl a potom jsem šel do nemocnice na vyšetření. A rád bych tam šel, protože jsem čekal, že nám obce poděkují za nadstandardní výběr daní.

Tak už neříkejte, že nevybíráme daně. Daň vybíráme už na 112 %, vážení. Ke včerejšku.

Takže celkově jsme vybrali asi 22 mld. navíc!

Podstatně vyšší. Takže nikdo nebyl arogantní. A samozřejmě jsme založili tu komisi a paní poslankyně Kovářová má pravdu, že státní úředníci mají své životní tempo. Úředník je pomalej.

Právnických osob!

Tak když chcete pomoct obcím, tak konečně podpořte to EET!

Takže já si myslím, že není pravda, že jsme arogantní. Taktéž i v dalších obcích. Není to pravda. A já se těším, v lednu vám řeknu přesnou bilanci. Protože my ty daně ještě vybereme do konce roku. A bude ta bilance ještě lepší, takže obce dostanou ještě více. Je to nějaký kompromis.

A my to chceme změnit. Takže skutečně jsem nepochopil debatu tady, která byla, protože je úplně odtržená od skutečnosti a reality. Děkuji. Já vám děkuji. Nyní eviduji tři faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se moc omlouvám za to, co teď navrhnu panu senátorovi, ale vznáším procedurální návrh, abychom si tento bod přerušili, nechali si ho na pátek.

Máme tady dnes před sebou tři armádní zákony. Branný zákon, zákon o vojácích v záloze, ozbrojené síly. Tyto tři zákony se, prosím pěkně, musí projednávat v celku, není možné tyto tři zákony dělit. Do polední pauzy, respektive do pauzy, která byla vyhlášena volebním výborem, nám zbývá hodina a půl. To si přesně myslím, že je ten čas, kdy tyto zákony důstojně stihneme projednat. Proto vás tedy všechny zdvořile prosím, abychom se odhlásili, abychom přerušili tento bod klidně po těch armádních zákonech. My se budeme snažit, aby armádní zákony byly projednány co nejdřív. Diskutujeme o nich dlouho, takže si myslím, že tady k tomu nemusí už být žádná dlouhá diskuse. Takže vznáším tento procedurální návrh. Já o něm dám hlasovat, ale pouze, paní poslankyně, potřebuji upřesnit, protože jste řekla v pátek, já bych rád, abyste navrhla i hodinu. Jedna alternativa je teď projednat ty tři zákony, doprojednat je a po nich se vrátit k tomuto přerušenému bodu.